Nelze vyloučit, že do budoucna bude inflace vyšší, a myslím si, že přitom je potřeba zohlednit specifický nárůst cen jízdného nejen ve veřejné dopravě, ale také cen pohonných hmot u automobilů, poněvadž většina těch lidí prostě a jednoduše jezdí do práce a jsou invalidní.

A jsem moc rád, že k tomu alespoň došlo, i když opravdu je to od 3. června, a to znamená, od vůbec obecně té energetické krize, více než sedm měsíců a od 3. června pět měsíců, než jsme se k této úplně jednoduché změně zákona dostali. My jsme taktéž předkládali s mým kolegou Hendrychem, poněvadž vládní novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením přináší zásadní změny i s cílem odstranit diskriminaci hned na několika místech v naší legislativě s pozměňovacím návrhem, který se týkal mateřské.

My jsme navrhli, aby se místo současné peněžité pomoci v mateřství vázané na archaický koncept účasti na nemocenském pojištění po dobu 270 dnů před narozením dítěte u ekonomicky aktivních rodičů, to znamená u těch, kteří mají denní vyměřovací základ, a je jedno, jestli to je těhotná maminka, anebo její partner, vyplácel prostě jednoduše plošný mateřský příspěvek, protože požadavek oněch 270 dnů existuje v naší legislativě už od dob protektorátu a reálného socialismu a nebyl nikdy koncepčně měněn, ba ani co do smyslu a efektivity prověřen.

Takže my jsme tady dali pozměňovací návrh, kdy smyslem podané novely bylo upozornit právě na tu skutečnost, že 27 000 žen ročně nemá nárok na mateřskou, že těhotenství není nemoc a nepatří do nemocenského pojištění, že marodit až rok můžete okamžitě po přihlášení se k nemocenskému pojištění, ale v případě těhotenství musíte nejprve pracovat 270 dnů. To znamená, že když jste zaměstnancem a na druhý den po nástupu do práce se stanete nemocným, tak se vám platí nemocenské pojištění.

My jsme dali i třetí pozměňovací návrh na výboru pro sociální politiku, a to všichni zástupci, kteří jsou ve výboru pro sociální politiku za hnutí ANO, a to byl návrh na speciální výši příspěvků na mobilitu pro osoby vyžadující elektrické přístroje u oxygenoterapie, například u dýchačů nebo odsávačů hlenů a tak dále.

Proto jsme navrhovali i s Národní radou osob se zdravotním postižením, abychom tady tento pozměňovací návrh jednoduše předložili, a nakonec jsme došli ke kompromisu, kdy vládní koalice a chtěl bych moc poděkovat předsedovi výboru panu Kaňkovskému vyslyšela tady tyto naše prosby a dáváme tam společný pozměňovací návrh, který právě tady toto řeší.

A já si myslím, že pan kolega Kaňkovský se poté tady k tomuto našemu společnému pozměňovacímu návrhu přihlásí, možná že ho ještě nějak blíže odůvodní. Nicméně jsem rád, že byla vyslyšena Národní rada osob se zdravotním postižením společně s opozicí, která na to apelovala už dlouhou dobu, a věřím, že tady tento pozměňovací náš společný návrh projde i hlasy poslanců vládní koalice. Pevně tomu věřím.

Také děkujeme.

Vážené dámy a pánové, já bych rád krátce představil pozměňující návrh, ke kterému se posléze v podrobné rozpravě přihlásím.

Naštěstí v tomhletom došlo k nápravě.